A hlavně to, co tady říkali i moji kolegové, my si všichni přejeme, aby válka na Ukrajině co nejdříve skončila.

Také děkuji za dodržení času a nyní je na řadě pan ministr. Prosím, pane ministře. Opravdu děkuji za slovo.